V důsledku toho může dojít k ohrožení jejich ekonomické situace a samotné existence včetně existence jejich firem a případných zaměstnanců. Současně lze i předpokládat, že určité, možná nemalé, množství těchto pohledávek na nájemném nebude nakonec v důsledku kritické příjmové situace některých nájemců uhrazeno pronajímatelům vůbec. Pokud nebude mít dostatečné finanční rezervy, tak může mít značné existenční problémy a dostat se například do druhotné platební neschopnosti.

Nesmíme zakládat nové nerovnosti a nespravedlnosti. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že všichni se poctivě snažíme najít způsob, jak by český stát mohl pomoci lidem v té tíživé situaci, v níž se ocitli. Jenomže tento návrh zákona se vlastně vůbec touto cestou nevydává.

Porušuje základní listinu práv a svobod, dotýká se vlastnictví, a v tomto případě je to zákon, který prostě není dobře podpořit a který my se budeme snažit alespoň upravit tak, aby nedošlo na možné další související problémy, které nastanou, jak to tady zaznělo. To, co tomu vyčítáme, je, že zatímco v jiných případech se snaží stát hledat nějakou vyváženost, rozdělit ty dopady mezi jednotlivé subjekty, a sobě by si přirozeně měl přisoudit ten největší podíl můžeme srovnávat to, jak se s podobnou situací vypořádávají jiné státy, jak velkorysé jsou jejich pomoci adresované pokud možno co nejširšímu okruhu lidí, které ta koronavirová krize postihla, tak aby nepadali do dalších problémů a do dalších komplikací, tak aby vůbec nemuseli čelit problému se zaplacením nájemného , tady se ale vydáváme významně složitější cestou, která bude samozřejmě administrativně náročnější, a co je nejpodstatnější, v tomto případě přenášíme černého Petra, veškerou odpovědnost na pronajímatele neboli vlastníky.

Navíc je ten zákon v rozporu s veškerou dobrou praxí, která se uplatňuje v obcích a městech, protože obce a města jsou samozřejmě také významnými pronajímateli, vlastníky bytů. Víme, že tam, kde se u lidí objeví například aktuální problém, neschopnost platit, tak tam, kde to dobře zvládají, tak spolu s nájemníkem sledují možnosti, připravují splátkové kalendáře a snaží se naopak zkracovat tu dobu, kdy je potřeba se s dluhem vypořádat, zatímco v tomto případě se ten horizont vzdaluje a reálně hrozí, že ten zákon připraví oproti svému asi původnímu záměru celou řadu vážných problémů a otevře lidem další dluhové pasti.

Protože ale chceme nabídnout alespoň lepší řešení v rámci možností, tak jsme připravili celkem devět pozměňovacích návrhů. Ten jeden se snaží dívat na celý problém z úplně jiného úhlu pohledu a místo toho, aby odkládal splátky nájmu, tak naopak soustředí pozornost na pomoc státu.

A pak je to celá řada dílčích pozměňovacích návrhů, které upravují parametry toho zákona.

Dokončím jenom větu. Moc prosím o to, aby přesto, že jsou to návrhy opoziční, tak abyste je přijali jako pomocnou ruku, nikoli jako něco, proti čemu je potřeba se za každou cenu vymezit. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.